Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Chviličku strpení.

Mám pocit, že jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které zde padly. Nevím, jestli jsem informoval, že pan poslanec Zemánek má kartu číslo 20, tak pro jistotu možná ještě jednou. To je z mojí strany asi vše.